Pane poslanče, já vás vedu k věci. Teď to bylo vystoupení, které fakticky nereagovalo na vystoupení k tématu, které projednáváme. Ještě jednou a budu vám muset odebrat slovo okamžitě! Prosím, nyní faktická poznámka paní poslankyně Miroslavy Němcové a pak snad už bude kolegyně Chalánková mít šanci. Děkuji za slovo.

Děkuji mu mockrát. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, už se nenechám zahnat. Zaznělo tady mnoho technických poznámek.

Takže to je také důležitý technický moment. A další technická poznámka, která ještě nezazněla.

Asi přesně vím, co říkám. Pak jednu technickou před závěrem své řeči na pana kolegu Fiedlera ve vší úctě, prostřednictvím pana předsedajícího.

Pak můžete číst i ty další texty. To církve skutečně k dispozici mají. A jinak chtěla bych upozornit členy klubu zejména KSČM, kteří se zde tolik ozývají a brojí proti tomuto vyrovnání státu s církvemi, tak je upozorňuji prostřednictvím pana předsedajícího, že se domnívám, že přesně vím, co jim vadí. Protože církve získají svobodu. A to je ten moment. Pokud ho zvládnou, tak je možné, že ducha svobody může získat i celá naše společnost.

A poté pan poslanec Grebeníček. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jenom poznámku k panu kolegovi Fiedlerovi vaším prostřednictvím. Financování sociálních služeb je samozřejmě záležitost velice nákladná.

Ovšem nenastalo to druhé. To znamená, ti lidé, kteří dostali ten příspěvek, tak ne vždy a ne zcela tento příspěvek používali na zaplacení nákladů na sociální služby. A to byl tehdy raketový nárůst nákladů, protože potom samozřejmě bylo nutné dofinancovávat zařízení sociálních služeb, které byly zřizovány na krajích a podobně.

Pravdou a skutečností však je, že tady proběhlo hlasování a tehdejší pravice ODS, TOP 09 a zbytky Věcí veřejných měly většinu a prohlasovaly zákon, jímž prostě vyrovnání s církví se stalo věcí zákonnou a veřejnou. A také mě udivuje jedna věc, kterou k tomu přidám. Já slyším v České republice, když se mluví o církvi, když mluví církevní hodnostáři, dvacet let jedno a to samé. Slyším mluvit jenom o majetku, o vyrovnání, o penězích a tu a tam nějaký titulek, že nějakého kněze vyšetřuje policie v souvislosti s tím, že se neudržel na uzdě. A to je prostě skandální záležitost!

Nám přeci nikomu nevadí vyrovnání. Co bylo ukradeno, musí být vráceno. To každý slušný člověk musí respektovat. Nám přeci vadí ta druhá věc! Jaká valorizace? Kde byly valorizace důchodů, když tady pravice vládla od roku 2006? Nebyly žádné! A tady se dají miliony, nebo resp. miliardy na jakousi valorizaci. Kde je výčet toho majetku? Kde je výčtový zákon? Žádný neexistuje.

To, že je to nespravedlnost, to přeci každý ví. Ale možná, že historicky přijde nějaká doba, která bude hledat nějaké cesty a řešení.

Církev možná má jeden velký problém, tak jak ho vidím v Polsku.

Děkuji. Nyní faktická poznámka pana poslance Ludvíka Hovorky.